Majitelé nemovitostí v Česku totiž nenesou zodpovědnost za neschopnost vlády Petra Fialy, nenesou zodpovědnost za neschopnost ministra financí Stanjury, který neumí a nedokáže hospodařit se svěřenými finančními prostředky. Každý jen trošku ekonomicky gramotný nemůže tento vládní daňový balíček podpořit. Když nestojí na straně občanů vláda, musí na jejich straně stát opozice ve Sněmovně. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo. Já právě se dostávám do velmi svízelné situace, protože je deset minut do jedné hodiny a můj projev určitě bude delší než těch deset minut.

To je prostě fakt, který je.

A to je prostě fakt, který je.

A já jsem ani neměl kompetenci, ani pravomoc to odsouhlasit, slíbil jsem, že to projednám v rámci vládní koalice. A ta jednání začnou a očekávám, že by mohla skončit někdy před druhým čtením. To za prvé.

Současně říkám, že včera po jednání s Asociací krajů, s jejich vedením, předložím k debatě ve vládní koalici návrh Asociace krajů k změně RUDu pro kraje... a ta by se ale týkala změny kritérií či nových kritérií a podobně.

Děkuji. Já se jenom chci zeptat jak dokážete, aby to bylo rozpočtově neutrální?

Málokdo to využívá. To znamená, že když dneska někdo platil tisíc, bude platit dva tisíce, ano?

Já tedy vůbec nechápu, jak tohle mohl předseda Svazu měst a obcí a předsedkyně Sdružení místních samospráv dojednat. Já si nemyslím, že to je dobrý návrh pro starosty a primátory. Takže děkuji za reakci. Máme dvě minuty. Já jsem to popsal. Já jsem obdržel návrh a teď ho budeme projednávat. Já nejsem ten, kdo by měl obhajovat ten návrh, vysvětlovat a přesvědčovat někoho, že je to správně.

Samozřejmě dneska ta inkasa jsou mnohem vyšší, než byly odhady v roce 2020 ano, to tak je ve prospěch obcí. Ale jinak to nejde.